Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě, kdy vystoupil pan poslanec Fiala, a další přihlášený je pan kolega Rais. Takže dám slovo panu poslanci Raisovi a připraví se paní poslankyně Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pokud kolegyně Putnová, která je ze stejné fakulty jak já, tam bude používat uvozovky, tak je to shoda.

Čili od toho roku 2009, kdy byla vydána Bílá kniha, jsme svědky několika více či méně povedených pokusů o transformaci. V prvé řadě to byl pokus o reformu celého terciárního vzdělávání na základě Bílé knihy, potom zúžení toho problému pouze na transformaci vysokoškolského vzdělávání a potom, tak jak ministři přicházeli, odcházeli, tak to byl pokus vlastně navrhnout nový zákon o vysokých školách pouze formou novely. Takže některé z těch novel nebyly ani Parlamentem schváleny.